Ale zároveň jsem tady jasně řekl za budoucí vládní koalici, kde ta řešení vidíme, jakou cestou budeme postupovat tak, aby pomoc lidem byla v maximální míře nabídnuta, adresně, cíleně.

Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr v demisi Karel Havlíček, připraví se pan Richard Brabec. Prosím, máte slovo.

A já musím reagovat i na to, co říkal pan předseda Jurečka ve smyslu toho, co se tady nedělalo nebo co se dalo dělat. Přece všichni víme, že dlouhodobá řešení toho, jaká je dneska situace, jsou podpora jádra pochopitelně vedle podpory obnovitelných zdrojů.

Vše dostává příští vláda tak, aby mohla udělat jednu jedinou věc, a to je spustit tendr. Víme, že střednědobé řešení protože to jádro bude trvat pochopitelně jednu generaci střednědobé řešení je tranzitně přes plyn, stále posilovat obnovitelné zdroje a současně tvrdě apelovat na Evropskou komisi a měnit systém obchodování s emisními povolenkami. I toto je v tuto chvíli předpřipraveno.

A co se týká boje o systém obchodování s emisními povolenkami, to zde bylo dnes několikrát řečeno. Samozřejmě to neovlivníme pouze my. A pak jsou krátkodobá opatření. Ano, souhlasím s tím, že mezitím je třeba ještě dávat zdroje do inovací, vymýšlet další a další varianty, jakým způsobem si pomoci, ale v současné chvíli toto neřeší příští rok! Příští rok musíme vyřešit nárůst cen energií, který bude mezi 30 až 70 procenty.

Toto přece všichni velmi dobře víme.

A ta pomoc, kterou navrhuje budoucí vládní koalice já jsem si tady dobře poznamenal adresná pomoc, to zní dobře, ale přesně to řekl i pan poslanec Jurečka: Poté, co bude dotyčný otestovaný. Takže my jsme v situaci, že 90 % domácností, což jsou nízkopříjmové a středněpříjmové, se dostanou do vážné, neli kritické situace.

Ty chceme testovat? Notabene v situaci, kdy víme, že ta adresná pomoc přes Ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce a tak dál, ať už to bude přes bydlení, nebo přes tu tak zvanou mimořádnou okamžitou pomoc, se nedá aplikovat v rámci záloh, ale teprve až v rámci vyúčtování, což může být několik měsíců poté, co se ti lidé dostanou do problému, tak ty budeme dneska nutit, aby chodili na úřady práce, aby tam ukázali svoje příjmy, svoje výdaje, aby tam ukázali svoje úspory? Toto je opatření, ale je to opatření velmi krátkodobé, které se třeba dá aplikovat v rámci těch, kteří se dostali do problémů v režimu dodavatelů poslední instance. Mimořádná okamžitá pomoc funguje, příplatky, respektive podpora bydlení rovněž funguje, ale je to pomoc okamžitá, krátkodobá, na velmi úzkou skupinu obyvatel. Problém se bude týkat dneska nejenom drtivé většiny domácností, ale bude se týkat živnostníků, bude se týkat samozřejmě firem a víceméně všech aktérů, kteří dnes energie odebírají.

To není systémové řešení. To je náročné, komplikované, administrativně složité. Systémové řešení je snížení daní.

Nic jiného už nenajdeme. Čili buď DPH, nebo obnovitelné zdroje, nebo všechno dohromady.

Každý měsíc. To je přece řešení systémové, to je řešení jednoduché. A musím říct, že i vaši kolegové, a teď mířím do řad opozice, toto navrhovali. Tak proč se to dneska takhle komplikuje a mění? A proč se říká, že řešení komplikovaných žádostí, testování každého zákazníka a následné zpětné vyplácení, když tam nemůže být ani ta záloha, je řešení systémové? Já se nedomnívám, že systémové. Rozumím jiné věci a to je třeba si natvrdo říct, že to něco bude stát. Ano, souhlas.

Ty domácnosti to neustojí!